Pan ministr?

Kdo je proti?

Již jsem to tady komentoval při projednávání procedury, ale znovu opakuji, po dohodě s panem ministrem, předsedou hospodářského výboru a zpravodajem nedoporučuji k přijetí. Je tady rozdíl oproti původnímu usnesení hospodářského výboru. Prosím, pane ministře, stanovisko.

Kdo je proti? Pardon, omlouvám se. Zahajuji hlasování o bodu A109. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 184, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 112, návrh nebyl přijat. Nedoporučuji.

Kdo je proti?

Stanovisko? Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrzích rozpočtového výboru pod písmeny B. Kdo je proti?

Hlasujeme o C4 až C6, pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí, stanovisko doporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrzích výboru pro životní prostředí pod písmeny C4 až C6.

Návrh E3, stanovisko doporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrhu E3 výboru sociálního. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Už hlasujeme. Kdo je proti?

Nedoporučuji. Zahajuji hlasování o návrzích zemědělského výboru pod písmeny F1, 3, 4, 6, 7 a 10. Kdo je proti?

Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrhu F11. Kdo je proti?

Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem H. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

J, kde je rozdíl stanovisek. Hospodářský výbor původně doporučil, já zásadně nedoporučuji k přijetí tento návrh. Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Kováčika. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 193, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 104, návrh nebyl přijat. Nedoporučuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Prosím, pane zpravodaji. Nedoporučuji. Kdo je proti?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 196, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 123, ani tento návrh nebyl přijat. Doporučuji.

Kdo je proti?

Doporučuji.

Kdo je proti?